Děkuji, pane předsedo. Já bych se vyjádřil možná nejdřív k tomu politickému kontextu.

Pokud bych se choval politicky, a dneska vidím preference ČSSD a hnutí ANO před krajskými volbami, tak logicky bych asi nesouhlasil, že jsme dali 4,5 mld. na opravu silnic pro hejtmany, kdybych byl politický.

Takže já to nevnímám politicky. Rozumím tomu a chci podpořit obce. Já jsem tady v prvním pololetí slyšel křičení, že nevybíráme daně.

My chceme řešit obce, chceme to řešit komplexně, protože tam nastaly některé okolnosti, které pro obce jsou nevýhodné. My konstatujeme, že vlastně vzrostlo procento lidí, kteří si podávají přiznání, uplatňují slevy na hypotéky a další obce, a obce přicházejí o ty peníze. Chceme to řešit komplexně a my to i řešíme. Já podporuji obce. Chci podpořit všechny.

Budeme tam projednávat návrhy na možnou změnu RUD. A tady se nabízí i příležitost k debatě, že obce potřebují další prostředky a na jaký účel.

Ale vy děláte všechno pro to, aby obce nedostaly peníze. A víte proč?

Když chcete peníze pro obce, a já taky chci, hlasujte pro EET. Tam jsou ty peníze.

A já to chci určitě a taky to chci řešit komplexně. A znovu opakuji, není to politikum.

Připraví se pan premiér. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nic z toho není pravda. Tato balkánská supernovinka nepřinese vyšší výběry daní, jako nepřinesla na Balkáně, a tak jak je nastavena, povede k pokřivení podnikatelského prostředí, protože nějaký instrument na někoho uplatněn bude a na někoho uplatněn nebude, což samozřejmě odporuje zásadám rovného prostředí a rovné regulace pro všechny.

Také tam nebude dělat výběrové řízení. Ale pro Českou republiku, pro obce, pro veřejné rozpočty to bude znamenat jenom ztrátu a rozhodně ne žádné výhody.

Pokuste se mu vysvětlit rozdíl mezi rozhodováním z úzkých stranických zájmů, které měl pravděpodobně ve své argumentaci na mysli, a rozhodnutím politickým. To není jedno a to samé. Zkuste mu tedy vysvětlit, jaké je rozhodnutí z úzkých stranických zájmů a rozhodnutí politické, když už v tom budete, zkuste mu vysvětlit jako právník, jaký je rozdíl mezi podáním vysvětlení a výslechem. A když už v tom budete, zkuste mu také vysvětlit, jaký je rozdíl mezi investicemi a transfery obyvatelstvu, ať nám tady neříká, že 40 tisíc pro rodinu jsou investice. Zkuste prosím, pane premiére, udělat pro svého pana prvního místopředsedu vlády nějakou pojmovou výuku, protože když tady vedeme diskusi a on používá naprosto nevhodné pojmy pro věci, které znamenají něco úplně jiného, tak si potom nemůžeme rozumět. Já chápu, že to, co jste říkal, může váš ministr financí říkat s čistým svědomím, protože o tom nic neví.

My jsme krajům nesebrali žádné absolutní peníze.